Děkuji.

Nicméně není to tak úplně jednoznačné.

Zákon přichází pozdě.

Ředitelé jsou pod obrovským tlakem rodičů, kteří požadují, aby děti chodily do školy pokud možno prezenčně. Možnost případného ošetřovného je neuspokojuje, neboť rodiče potřebují hlavně chodit do práce a nebýt stále s dětmi doma.

Nabízené doučování ve školách také příliš mnoho neřeší, protože právě ty nejpotřebnější děti se ho neúčastní. Nicméně zákon je napsán dost obecně a nestanovuje, za jakých konkrétních podmínek by ředitel školy mohl nebo může toto ředitelské volno či distanční výuku vyhlásit, například procento absence pedagogů ve škole.

Nicméně jsem chtěla, aby zde toto zaznělo. Děkuji. Děkuji vám, paní poslankyně.

Nicméně kde se přišlo na číslo deset? ne na nějakou, může vyhlásit na neomezenou...

Děkuji za odpověď.

Číslo deset dnů je optimální pro to, aby to nebylo dlouhodobé volno, to znamená, aby se to rodičů nedotklo víc, než je opravdu nutné, a aby ten ředitel skutečně musel zvažovat.

Děkuji. Faktickou poznámku má přihlášenou pan poslanec David Kasal. V případě, že chcete dál diskutovat přes faktické poznámky, musíte se řádně přihlásit. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající. Zareagoval bych na oba předřečníky. Chtěl bych obrátit trošku jinou pozornost.

Takže mě by zajímalo, jaká návaznost tam další je, když bude vyhlášené ředitelské volno, tak jak to bude s těmi lidmi?

A druhá věc. Bavili jsme se nebo tady zaznělo, že ředitelé vyhlašují karanténu nebo že mají na sebe tuto zodpovědnost.

Děkuji vám za dodržení času. Pan ministr se hlásí s přednostním právem. Dovolím si uklidnit pana doktora Kasala. Pane doktore, prostřednictvím pana předsedajícího, ne, nebude se to týkat vůbec dětských lékařů, nikdo po vás žádné potvrzení chtít nebude. Děkuji. Prosím.

Tak si to musíte nastavit a musíte to jasně říct, jak to je. Děkuji. Pan ministr. Prosím.

Prosím, pane poslanče. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Jsem rád, že jako předseda školského výboru mohu potvrdit, že jednání dneska bylo konsenzuální, že jsme se snažili najít řešení, které pomůže našim školám, protože si prožívají velmi těžké období, o tom není sporu, a já jen pevně věřím, že to těžké období co nejdříve pomine.

Čili jinými slovy řečeno, ředitel by mohl mít tuto pravomoc i v jiných situacích a my to máme skutečně nastaveno v rámci tohoto zákona jako velmi výjimečné řešení. Pokud se snažíme o to, aby náš právní systém, aby naše legislativa byla jednoduší, tak jsme tímto moc tomu nepomohli. Ale vraťme se k tomuto zákonu, který prošel konsenzuálně. Z 22 přítomných 22 bylo pro tento návrh zákona, což považuji za konstruktivní přístup ze všech stran členů tohoto školského výboru. Nicméně, a to tam také zaznělo, má to své nedostatky.